Ale mít pocit, že u toho musí všichni sedět až do okamžiku, než se půjde hlasovat, normálně se ve třetích čteních jenom hlasovalo.

Nyní vystoupí paní poslankyně Berenika Peštová s faktickou, poté pan ministr Stanjura. Já bych chtěla zareagovat na pana poslance Bendu, prostřednictvím paní předsedající. V každém případě je to třetí čtení, říkáte to dobře. A ty pozměňovací návrhy, které tam byly dány a který tady byl zrovna citován paní poslankyní Schillerovou, není malý. A je zcela logické... Ne, ne, ne, je to Ministerstvo práce a sociálních věcí, a je zcela logické, že se budou ptát naši stínoví ministři a budou pokládat dané otázky. Takže proto tady zaznělo, že je velice neuctivé, že ministři tady nesedí. Také poděkuji panu ministru financí, který tady sedí, ale bohužel předkládá tento zákon on, takže on tady musí sedět. Ale kde jsou ostatní ministři? Pokud vím, tak vy jste ve velkém časovém presu. Pokud chcete, aby byly uvolněny nějaké dotace do konce roku, což si myslím, že stejně asi časově nezvládnete, a bylo to tady řečeno, že se to překlopí do dalšího roku, tak to prostě musíte hnát nějakým tempem.

Ale komu? Děkuji.

Nula. Tak tam samozřejmě sice může padnout dotaz, ale na rozpočet, který byl schválený před mnoha měsíci, nebo na budoucí rozpočet, ale ani jeden z těch materiálů neprojednáváme.

Kolegové bezesporu přijdou a já se pokusím na případné dotazy odpovědět.

Ta druhá část, 30 miliard, bylo popsáno zcela přesně. Děkuji. Prosím, máte slovo.

Předpokládám, že bude klást dotazy, které se týkají mého resortu.

Děkuji, pane ministře. A nyní vystoupí s přednostním právem pan předseda Radim Fiala.

Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, kolegyně, kolegové, ještě k tomu, co tady říkal pan ministr Stanjura. To já chápu, že na obraně je to možná nula, ale kdo nám tady bezprostředně chybí, je pan ministr Síkela.

A já jsem přesvědčen, že když mluvíme o rozpočtu, tak hned po ministru financí by tady druhou hlavní roli měl hrát ministr průmyslu a obchodu, pan ministr Síkela, na kterého budeme mít určitě, a já také, budeme mít otázky, protože spousta otázek zůstala nezodpovězena, píší nám majitelé firem, píší nám manažeři firem, a je to prostě velký problém.

Když bylo před koncem volebního období, minulého volebního období, tak tato vláda, která teď vládne, říkala, že jsou ekonomicky připraveni, že budou vládou ekonomicky a rozpočtově odpovědnou, že budou snižovat schodky, a já jsem přesvědčen, že i minulá vláda dělala zbytečně velké schodky. Ale co se nestalo, tato vláda se chová úplně stejně. A myslím si, že se nedá vymluvit jenom na energetickou krizi, protože u minulé vlády to byla covidová krize, takže každý má nějaký důvod k tomu, aby se choval rozpočtově neodpovědně. Ale musíme se podívat na to, co to v budoucnu pro Českou republiku bude znamenat. Dnes budeme schvalovat schodek státního rozpočtu 375 miliard korun. Koneckonců můžu říct už teď za hnutí SPD, že my pro tak obrovský schodek nebudeme hlasovat. Co to tedy znamená do budoucnosti, tyto obrovské schodky?

Co se stane, když se to nestane, pane ministře? Tak za prvé, zvyšuje se, díky inflaci se zvyšuje úroková míra. To znamená, bude se nám zvyšovat úroková míra a obsluha státního dluhu se zvýší z nějakých 40 miliard možná až na 100 miliard, a když budeme dělat stále větší dluhy, tak to samozřejmě v budoucnu může být i víc. Co se týče energií, velký problém. Zatímco my jsme v České republice, nebo tato vláda Petra Fialy zastropovala ceny zemního plynu pro domácnosti a malé firmy na úrovni 3 koruny za jednu kilowatthodinu, Německo plánuje dle návrhu své expertní komise zastropování ceny zemního plynu v přepočtu za 1,7 koruny za kilowatthodinu.